Myslím si, že je to obrovská nespravedlnost, kdy lidé tvrdě pracují, snaží se v této velmi složité době, přesto jsou chudí a nedosáhnou na pomoc od státu. Důsledky takovýchto jevů pak všichni známe. Lidé jsou frustrovaní, nemají důvěru ve stát a odmítají vůbec fungování sociálního státu jako takového.

Velmi děkuji.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si myslím, že ke sněmovnímu tisku se paní ministryně ze svého pohledu navrhovatele vyjádřila. Já jako zpravodajka nebudu opakovat, co paní ministryně řekla, a jako poslankyně se k tomuto sněmovnímu tisku přihlásím v obecné rozpravě.

Po mnoha měsících dodnes jsme ten zákon ještě neschválili.

Režim, který zvolila paní ministryně, neumožňuje podat pozměňovací návrhy.

Pamatujete si ještě ten silný odpor sociálních demokratů proti snížení daní těm, kteří pracují? Protože těm jsme snížili daně, a teď v příštích deseti dnech, to poprvé ti, kteří pracují, pocítí na svých výplatních páskách. Ale co říkali sociální demokraté, jak hlasovali? Samozřejmě že je výhodnější snížení daní.

To je váš přístup. Chci, aby nezapadlo, že jsme pro valorizaci, jsme proti širokému rozšíření okruhu příjemců.

Přicházíte pozdě, paní ministryně.

Možná ne v té verzi, kterou vy podporujete, ale určitě by byla schválena ta valorizace. Na tom je politická shoda. Na druhém hlavním bodu politická shoda není.

Nižší daně, pokud budeme mluvit o těch, kteří pracují, těm rodinám pomohou mnohem více než to, co vy navrhujete.

Jaká je minimální mzda od 1. ledna, paní ministryně? Čistého. Nicméně trvám na tom, že snížení daní byl mnohem lepší krok.